Prosím, pane předsedo.

Já si myslím, že máme jasno. Ale my jsme se prostě na toto téma nebavili. Několikrát jsem říkal, že nebojuji za zrušení sankcí. Byl to výstup schůzky ústavních činitelů. Já jsem jenom příznivcem diskuse o tom, zda je tam všechno domyšlené, nedomyšlené, jestli je to efektivní, neefektivní.

Debata, jestli mikrosyntéza je nebo není výroba, já doufám, že už jsme za tím, že už jsme se nějakým způsobem posunuli, protože dneska se o tom opět bavili novináři s prezidentem.

Prosím, pane poslanče.

Plně podporuji to, co jste tady říkala, protože je potřeba komunikovat.

Prosím, pane poslanče. Děkuji.

Pokud toho nejste schopen, chápu to, ale nemůžu si vás vážit. Děkuji.

Já budu velmi stručná. Doufám, že se na tuhle debatu tady dívají také podnikatelé v České republice a že jsou opravdu rádi za to, že se konečně po těch deseti letech nějaké kontakty s tím Ruskem začaly, protože nebudeme si namlouvat, stejně jako každá jiná velká země, tak i Rusko je pro náš byznys velmi zajímavé. Já jsem z Karlových Varů, a když k nám přestali jezdit Rusové, tak hotely začaly kolabovat. To vám říkám z vlastní zkušenosti. Stejně tak jako když k nám ti Rusové jezdí a nemají zdravotní pojištění, máme s tím velké problémy.

Takže musím říct, že jsem velice ráda za to, že se ty kontakty konečně nějakým způsobem hnuly. Ta opravdu není na takové maličké zemičce, jako jsme my, závislá. Nedělejme z toho takovou vědu. Určitě to bylo správně, já mu za to chci poděkovat.

I díky těmto vztahům se české ekonomice nebývale daří.

To vidíme a myslím si, že to nikdo nepopře.

Já děkuji.